Děkuji vám, paní místopředsedkyně, za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já jsem se také přihlásila do návrhu změny pořadu, ale řeknu vám proč. A řeknu vám také, kterého bodu se to týká.

Je to sněmovní tisk, je to bod jednání 146 a týká se to vládního návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky vyslovení souhlasu s ratifikací smlouva mezi Českou republikou a republikou Kosovo.

Ale dnes tedy opravdu zde máme oba dva ministry, takže proto já budu chtít zařadit již dnes projednávání této mezinárodní smlouvy.

Já myslím, že to je rozumné, aby dnes, to znamená po obědě, tak to vidím jako první z variant.

Řekla jsem, že má pořadové číslo 123.

Předkládá Ministerstvo financí. Vidíte, že já chci být nápomocná, protože Senát, který projednával tento tisk, dal souhlas s ratifikací již před dvěma roky. Zahraniční výbor, kde jsme toto projednávali, vyslovil vlastně souhlas s ratifikací této smlouvy.

Myslím, že by bylo velice slušné, aby i ti investoři, kteří mají své investiční zájmy, a ptali jsme se zde také při projednávání tohoto tisku pana ministra financí, vzpomínám, a pana ministra Mládka, dnes nepřítomného, jak je to v rámci obratu, kolik investic v Kosově mají čeští podnikatelé. Je dobře podnikatelům jít také naproti vstřícně.

Děkuji vám za pozornost. Já děkuji, paní poslankyně. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Martina Novotného. Připraví se paní poslankyně Adamová.

Prosím, máte slovo. Pěkné dopoledne, kolegyně a kolegové. Já jsem se také přihlásil k otázce programu této schůze s návrhem přeřadit jeden konkrétní bod.

Jeden ten aspekt se týká transpozice nejnovějších evropských směrnic v této oblasti.

Vidíme, jak ten čas letí.

Protože ta problematika je tak komplexní, jak jsem zmínil, a obsahuje věci problematické, z mého hlediska nebezpečné, tak i věci nezbytné, nutné, tak aby se neopakovaly některé věci z minulosti, tak bych chtěl apelovat na to, abychom tomuto zákonu věnovali dostatek času. Jak všichni víme, pátek je často pod tlakem času, a když se ten bod dostane na program někdy kolem 11. hodiny, je možné, že pod tlakem času schválíme v této oblasti nějaký zmetek.

Respektuji jeho páteční zařazení a v první variantě navrhuji jeho pevné zařazení jako prvního bodu na pátek 22. 4., to je v pátek tohoto týdne, a ve druhé variantě, kde ten bod už zařazen je, ale jako několikátý bod, navrhuji jeho zařazení na pátek 6. 5., ovšem na rozdíl od současného stavu jako první bod, abychom měli dostatek času tu problematiku prodiskutovat a v těch transpozicích evropských směrnic a podobně se nedopustili nějakého omylu, kterého budeme všichni litovat. Děkuji. Já děkuji, pane poslanče. Nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Adamovou. Připraví se pan poslanec Kučera. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Dovolím si taktéž předstoupit se žádostí o změnu zařazení jednoho bodu programu a ten se týká mého vlastního návrhu a dalších kolegů poslanců a kolegyň poslankyň.